Nakonec jsme navrhli nějaké řešení.

Toto si myslím, že by bylo velmi důležité. A já bych za sebe chtěl jasně říct, chtěl bych jasně říct, že splním to, co jsem tady na mikrofon sliboval několikrát. Pokud takto bude Ministerstvo zdravotnictví postupovat, tak já ho v každém případě podpořím, protože tady opravdu nejde o politiku, tady jde o zdraví našich spoluobčanů.

Děkuji za pozornost.

Hezké dobré odpoledne.

Mě by skutečně zajímala otázka, kterou chci položit panu ministrovi zdravotnictví, celé vládě i celému krizovému štábu, jaké kroky mají připraveny dopředu.

A já se ptám, jaké kroky má ministr zdravotnictví nachystané na takový další vývoj. Pro to, aby ten další vývoj mohl dobře predikovat, musíme znát všechna čísla, která jsou pro to rozhodující.

Já se ptám, jaké kroky máme na takovouto situaci nachystané.

A my bychom měli už dneska řešit to, co budeme dělat.

Jak to budeme řešit?